My platíme za státní pojištěnce 64 miliard a to je čtvrtina odvodů za zdravotní pojištění. Takže nemá to nic společného. To jsou peníze zdravotních pojišťoven. A ty zdravotní pojišťovny... Bavíme se jenom o penězích zdravotních pojišťoven. Takže prosím vás, co tu povídáte o zdravotní péči?

Kolik tam mají teď? No 15 miliard v této chvíli tam mají. Dávají úvěry.

Absurdní debata. Znovu opakuji, nemá to nic se zdravotní péčí. To jsou peníze zdravotních pojišťoven.

Ten je tam taky dlouho. Dohoda politických stran.

Takže je to vlastně jednoduché a já nechápu, proč jste proti. Znovu opakuji. A zůstávají na účtech.

A to všechno ostatní, co tady odznělo, není pravda. Děkuji. V tom případě můžeme pokračovat. Dříve než nám pan zpravodaj navrhne způsob hlasování, musíme rozhodnout o procedurálním návrhu pana poslance Vladislava Vilímce na opakování druhého čtení. Přivolám kolegy, které jsem kvůli hluku požádal, aby opustili jednací sál, zpátky do sálu, aby se mohli zúčastnit hlasování. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vladislava Vilímce na opakování druhého čtení. Počet přihlášených se ustálil, můžeme zahájit hlasování číslo 18. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Romana Kubíčka, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných v návrhu zákona podle sněmovního tisku 546 v následujícím pořadí. Za prvé body A1 a A2 hlasovat jako celek. V případě, že bude odsouhlasen návrh B1, jsou nehlasovatelné návrhy B2 až B6 a návrh B12 a také již nelze hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem D.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B7. Dále současně návrhy B9 až B11 jedním hlasováním, a budouli tyto přijaty, je nehlasovatelný návrh E3. Za třinácté hlasovat o všech legislativně technických připomínkách, které jsou uvedeny kurzívou za bodem B12 v usnesení výboru pro zdravotnictví. Za šestnácté bod E1 je možno hlasovat pouze v případě, že nebyl přijat bod B8.

A na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Dále body B9 až B11 společně jedním hlasováním. Dále budeme hlasovat o první až čtvrté legislativně technické připomínce, které jsou uvedeny kurzívou za bodem B12 v usnesení výboru pro zdravotnictví, zbývající jsou nehlasovatelné. Dále budeme hlasovat bod D6, který se bude hlasovat pouze v případě, že nebyl schválen bod B9 až B11.

Dále rozpočtový výbor zaujal navrhující stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ty přednesete, pane zpravodaji, až u těch návrhů, tak jak budou. Pane předsedající, já jsem obdržel ještě druhou hlasovací proceduru, kterou navrhl pan poslanec Vilímec. Takže učiním totéž co v prvním případě, přednesu proceduru tak, jak je navržena. Dále bychom potom hlasovali o jednotlivých procedurách.